Děkuji vám.

Budeme postupovat pěkně krok za krokem. Takže nejdříve budeme hlasovat o návrhu paní poslankyně Putnové. Je to návrh na zamítnutí předloženého návrhu. Dávám hlasovat.

Kdo je proti? Zdržel se? Končím hlasování. Tento návrh nebyl přijat. Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Ne, mohu postupovat tímto způsobem. Takže organizační s přednostním právem se hlásí pan poslanec Kalousek. Omlouvám, pane předsedající, že jsem zvedl ruku dříve, než jste řekl, že organizační výbor navrhuje přikázat výboru pro školství, vzdělání, kulturu a tělovýchovu.

Děkuji. Mám zde faktické poznámky, ale vzhledem k tomu, že byla ukončena obecná rozprava, tak se v tento moment mohou hlásit pouze ti, kteří mají přednostní právo. Budeme postupovat dál. To znamená, organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Zaregistroval jsem jiný návrh, resp. rozšíření o výbor regionálního rozvoje. Máte někdo jiný návrh, kterému výboru by to mělo být odkázáno? Není tomu tak. Takže budeme hlasovat jednotlivě.

Zahajuji hlasování. Tak, teď se to podařilo spustit. Děkuji. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Končím hlasování 34. Návrh na přikázání byl přijat. Dále budeme hlasovat o přikázání tohoto návrhu do výboru pro regionální rozvoj. Zahajuji hlasování.

Kdo je proti?

Končím hlasování 35. Pro tento návrh bylo 93 poslanců , proti 25. Takže i tento návrh byl přijat. Dále budeme hlasovat o zkrácení na 30 dnů. Tento návrh je od paní poslankyně Semelové. Takže v tento moment dávám hlasovat, kdo je pro, aby projednávání návrhu bylo zkráceno o 30 dnů. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Končím hlasování číslo 36. Pro bylo 83 poslanců , proti 53. Tento návrh byl přijat. Projednání bylo zkráceno o 30 dnů.

Tím končím projednávání tohoto bodu. Otevírám projednání bodu 63.